První hlasování tedy bude o legislativně technických úpravách, tak jak je navrhl pan zpravodaj a hospodářský výbor s nimi vyjádřil souhlas. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.